Další věc. EET nemá žádnou přidanou hodnotu pro své uživatele. Nikdo není motivovaný tím, že by mu EET nějak pomáhalo, že by mu zjednodušilo daně. Prostě je to jenom další buzerace navíc, ale nic to těm provozovatelům, těm podnikatelům nepřináší.